Prostě bude vznikat více smluv na dobu určitou. A to všechno zaviní to, že v této době, která je opravdu hektická, a řada firem nemá dnes na to, aby vyplatila dovolené a svátky, které má ze zákona povinnost vyplatit, tak prostě bude obrovský problém. Nejenom že budou firmy krachovat, ale budou přicházet i lidi o práci.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady zaznívá, že firmy jsou ty, na kterých stojí Česká republika, že firmy jsou ty, které plní státní rozpočet.

Čerpají služby, nakupují potraviny, chodí do restaurací.

Já si dovolím zareagovat na pana kolegu Veselého, vaším prostřednictvím.

To znamená, nestavme proti sobě tyto dvě skupiny, tak jak jste to udělal vy, pane kolego, ve svém vystoupení, ale mysleme skutečně na to, abychom měli ekonomicky zdravé zaměstnavatele, které si můžou dovolit zaměstnávat co největší počet zaměstnanců. Takže to ve finále odnesou ti zaměstnanci. Vážené kolegyně, kolegové, také musím prostřednictvím pana předsedajícího reagovat, protože ten dopad je přímo úplně opačný. Tady to zaznělo, bez firem nejsou zaměstnanci a většinu odvodů za ty zaměstnance platí právě firmy. Každý může pracovat sám, může si to zkusit, ale ve finále máme více zaměstnanců než podnikatelů.

Jak to dopadne? Stávající zaměstnanci sice budou mít pět týdnů dovolené, ale budou mít ve firmě daleko více práce, protože budou muset práci zvládnout za ty kolegy, kteří jsou na dovolené.

Nevím, jestli je schopen kolega to domyslet, ale za mě je to o tom, že se nesetkal s pracovním procesem, tak aby zaměstnával lidi. Rád bych jim dal okamžitě více volného času. Zkuste přijít do služeb a zjistíte, že sedm dní v týdnu musíte zajistit služby. V okamžiku, kdy to máte udělat, tak vám to ekonomicky nevychází, protože prostě ve službách cena práce je vysoká, ale výdělek malý.

Děkuji.

Dámy a pánové, já se tady někdy v Poslanecké sněmovně opravdu divím.

V třicátých letech ve Spojených státech tehdejší vlády měly poměrně kritický postoj k podnikatelům.